Je třeba připomenout základní ekonomický zákon, že poplatky vždy regulují jen poptávku, nikoliv nabídku zdravotních služeb. Pokud existuje vazba mezi poplatkem a zdravotnickým zařízením, které je vybírá, a zákon to explicitně přikazoval, vzniká poptávka těch, kteří je vybírají, aby jejich pacienti platili tyto platby co nejvyšší. Tato poptávka je potom tím silnější, čím více jsou ohroženy jiné zdroje příjmů, a to se právě za minulých pravicových vlád ve zdravotnictví stalo. Bývalá vládní koalice nastavila vražedný mix restriktivní úhradové vyhlášky, navyšování DPH, inflace a negativních důsledků svých katastrofálních takzvaných reforem.

Z těchto důvodů, které jsem tady vyjmenovala, a právě proto, že nám zůstává ještě jeden poplatek, který jsme ještě nezrušili, si vás dovoluji požádat o to, abyste propustili tento návrh zákona do druhého čtení. Samozřejmě tento návrh zákona už není aktuální, ale mám připraven, nebo poslanecký klub KSČM má připraven komplexní pozměňovací návrh, který by byl přijatelný v různých variantách pro vaše schválení. Za prvé samozřejmě maximum, to znamená zrušit celý poplatek za pohotovost. Ponechání totiž toho jediného druhu regulačního poplatku považujeme za nesystémové, navíc v případech nejkomplikovanějších, kdy pojištěnec cítí potřebu zdravotní péči čerpat i mimo standardní hodiny. Tento náš názor je potvrzen i tím, že vůbec nejsou postiženy situace, kdy je stav pacienta vážný, ale nelze mu předepsat hospitalizaci nebo po zákroku na pohotovosti není nadále hospitalizace nutná. Stejně tak není reflektován stav, kdy zachování existence regulačního poplatku za pohotovostní služby může mít za následek větší zneužívání zdravotnické záchranné služby, kdy si pacient, než by odjel na pohotovost a zaplatil 90 korun regulačního poplatku, zavolá zdravotnickou záchrannou službu. Náklady pro systém veřejného zdravotního pojištění, ale i rozpočty zřizovatelů, především krajů, jsou potom vyšší a případné zneužití je mnohem hůře prokazatelné. Další varianta tohoto komplexního pozměňovacího návrhu potom spočívá v tom, že by tento regulační poplatek byl započítáván do limitu a tento limit by byl následně snížen na polovinu.

Děkuji. Já vám děkuji, paní poslankyně, a poprosím vás, abyste zaujala místo na pozici navrhovatelky.

Nyní poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Igor Nykl. Máte slovo. Děkuji za slovo.

Je třeba říct, že v září ve třetím čtení jsme zrušili regulační poplatky, o kterých se tady hovoří v tom návrhu, vyjma regulačního poplatku za pohotovost, který jako jediný se ukázal, že skutečně něco reguluje, to znamená, je správné, že existuje. Může se diskutovat o tom, jak to má být například s regulačním poplatkem za rychlou záchrannou službu, protože se zdá, že je zneužívána v současné době, nicméně je třeba říct, že tento návrh je vlastně jakýmsi vlamováním do otevřených dveří nebo pláčem na nesprávném hrobě. Vidím, že je pět minut do konce jednání, čili chci říct, abych byl stručný, že v této chvíli podporovat tento návrh nemá smysl, je dobré tento návrh skutečně zamítnout v prvním čtení, protože na zdravotním výboru už se toho namluvilo tolik kolem poplatků a těchto regulačních poplatků, že už skutečně o tom asi nikdo nechce vykládat. Něco jiného je vykládat o hospitalizačních poplatcích, protože skutečně okolní bohaté země mají zavedeny hospitalizační poplatky, ač mají na svých účtech úplně jiné peníze, než jsou v Česku, takže to je problematika, kolem které se dá hovořit. Víme, jak zrušením hospitalizačních poplatků narostl vlastně počet pacientů v léčebnách dlouhodobě nemocných, ale v této chvíli skutečně mluvit o regulačních poplatcích je už asi škoda.

Takže abych to ukončil, navrhuji zamítnout tento rok starý návrh v prvém čtení a udělat tečku v této chvíli za problematikou regulačních poplatků ve zdravotnictví. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Registruji váš návrh na zamítnutí. Mám zde dvě faktické poznámky. Takže první je pan předseda Okamura, poté pan vicepremiér Bělobrádek a dále s přednostním právem pan předseda Kováčik. Pan předseda Okamura je přihlášen, každopádně ho zde nevidím, v tom případě jdeme dál a další faktickou poznámku má nahlášenu pan vicepremiér Bělobrádek. Máte slovo.

Ale vím, že mám nadváhu, takže přesto to beru.

Já vám děkuji, pane vicepremiére. A nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik. Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, já se tentokrát skutečně přikláním k tomu, co tady sdělil pan vicepremiér.

Ale teď vážně. Zpravodaj mluví o tom, že se vlamujeme do otevřených dveří. Zpravodaj mluví o tom, že je třeba návrh zamítnout, protože je zbytečný, nadbytečný, už se cosi odpracovalo a podobně.